I přes mírné zpomalení ekonomiky navrhujeme schodek stejný jako letos. To jsou minimálně od roku 2000 vůbec nejnižší hodnoty. Také státní dluh dlouhodobě klesá.

Ráda bych zde uvedla, že dnes vydala Národní rozpočtová rada stanovisko, ve kterém považuje nastavení fiskální politiky roku 2020, jejímž klíčovým nástrojem je právě projednávání návrhu státního rozpočtu, za makroekonomicky optimální. Působení fiskální politiky by totiž mělo být neutrální.

Proto je návrh státního rozpočtu předložen se stejným schodkem jako v letošním roce. Zazněla tu kritika za nastavení fiskální politiky v době strukturálních přebytků.

Taková tedy byla připravenost veřejných financí na horší časy.

Situace dnes je jiná, nepoměrně lepší. Vláda rozpočtový cíl s velkou rezervou plní, strukturální saldo v loňském roce dokonce dosáhlo přebytku 0,6 % a letos je bilance v podstatě vyrovnaná na rozdíl od těch předchozích dob, o kterých jsem tady hovořila. To, vážení kolegové, potom představuje tu skutečnou rezervu pro cyklické výkyvy ekonomiky. Vytvořili jsme rekordní rezervu pro horší časy. Mýtus číslo dvě zvyšování daní.

Hovořili jste také v průběhu těch tří čtení o obavách o řádný a důsledný výběr daní. Máte údajně strach o důslednost boje s daňovými úniky a podvody. Ještě posečkáme.

Mohu vaše obavy spolehlivě rozptýlit.

Takže dovolte mi jenom krátké shrnutí na závěr. Příští rok počítáme s rekordními investicemi, více peněz půjde do školství, vědy a výzkumu nebo opravy silnic. To všechno se nám v budoucnu vrátí.

Současně návrh podporuje inkluzivní růst našeho hospodářství, protože zvyšuje životní úroveň nejenom seniorů, ale i rodin pečujících o malé děti, pomáhá zvyšovat jistotu v turbulentní době rostoucího obchodního protekcionismu, nejistých budoucích vztahů se Spojeným královstvím či podob evropské integrace. Zkrátka a dobře, vystavěli jsme v rámci možností a ekonomických podmínek vyvážený návrh rozpočtu se základy, které posouvají Českou republiku dopředu k těm nejúspěšnějším zemím. Děkuji vám předem za jeho podporu. Není tomu tak. Návrh přednesla ve své zpravodajské zprávě a podle tohoto návrhu bychom nejprve hlasovali o navrženém postupu při hlasování o tomto návrhu zákona. Máte slovo. Vážený pane místopředsedové, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhla proceduru hlasování k návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2020.

Jsou to návrhy jednotlivých poslanců, tak jak byly předneseny ve druhém čtení, a hlasovali bychom chronologicky tak, jak se k nim jednotliví poslanci přihlásili.

Toto je návrh procedury. Rozuměli všichni?

Ptám se, kdo je pro proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích podle schváleného postupu. Jenom bych chtěla upozornit, že jako zpravodaj nebudu říkat stanovisko, protože tyto pozměňovací návrhy neprošly rozpočtovým výborem, myslím ty poslanecké, tudíž k tomu nebylo zaujato stanovisko rozpočtového výboru.

Takže začneme hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.